Dnešní jednání zahájíme pevně zařazeným bodem 113, to je zákoník práce. Po jeho projednání se budeme věnovat bodům z bloku druhých čtení.

Ale abychom si mohli ty, kteří chtějí změny navrhnout, a jako první je přihlášen předseda poslaneckého klubu ANO pan Faltýnek, tak vás poprosím o klid v jednacím sále. Jinak se nemůžeme věnovat návrhům na změnu schváleného programu schůze. Děkuji. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Hlásí se ještě někdo k pořadu schůze? Pokud ne, tak budeme hlasovat o návrzích, tak jak je přečetl pan předseda poslaneckého klubu ANO.

Ale protože je zde návrh na to, abychom o těch bodech hlasovali jednotlivě, tak budeme o jednotlivých bodech hlasovat jednotlivě. Nejprve budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 25, tisk 204, to je návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 152, přihlášeno 154 poslanců, pro 104, proti 4. Také tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 38, tisk 302, návrh zákona o léčivech, první čtení. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 153, přihlášeno 155 poslanců, pro 95, proti 23. Také tento návrh byl přijat.

Je to poslanecký návrh, prvé čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 154, přihlášeno 157 poslanců, pro 85, proti 7. Také tento návrh byl přijat. A poslední navržený bod je číslo 78, tisk 273, návrh zákona o obcích, poslanecký návrh v prvém čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 155, přihlášeno 158 poslanců, pro 102, proti 26. Tento návrh byl přijat.

Děkuji.